My jsme řekli, že je možné upravit spotřební daně na základě škodlivosti a že je také možné upravit daně zase na druhé straně, třeba pokud se to týká věcí, které jsou ekologicky přijatelné. To máme v našem programovém prohlášení vlády, ale to není dohromady zvyšování daní. Myslím, že toto je zcela jasné, je to tam jasně napsáno. Ale občanům můžeme garantovat, že daně a celková daňová zátěž se zvyšovat za naší vlády nebude a že problémy deficitu budeme vždycky řešit úsporami na výdajové stránce rozpočtu, a ne zvyšováním daní.

Oceňuji i to, že hnutí Starostové a nezávislí se rozhodlo vrátit všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb, celkem ve výši 3,42 milionu korun. To si myslím, že je jasné gesto. I tam, kde nebyly pochybnosti, všechny dary od právnických osob vrátili. STAN vyjádřil také ochotu uplatňovat přísnější pravidla na financování, než jsou stanoveny zákonem a než mají třeba jiné politické strany, právě proto, aby odstranili všechny pochybnosti. A to si myslím, že jsou jasná slova, a nejenom jasná slova, jsou to i jasné činy. To se mi zdá jako odpovědné řešení stávající situace. A jenom věřím, že podobně ke svému financování přistoupí i další politické strany, pokud se tam objeví problémy s jejich financováním.

Pane předsedo, máte slovo. Pane premiére, zapomněl jste odpovědět na pana Bartoše, ale určitě ještě doodpovíte.

To vy ale neuděláte, protože jste servilní vůči Bruselu a nebudete hájit zájmy občanů České republiky. Jediné, co jste snížili, byly slevy na dopravu pro seniory a studenty.

Ale důležité je, kdo a proč je sponzoroval, protože potom vidíme, čí zájmy hájí.

Pane předsedo, máte slovo. To máte pravdu, pane předsedo Okamuro. Já se zajímám o to, aby dobře fungovala vláda, aby fungovala naše pětikoalice.

Řešíme ceny energií a pomohli jsme těm, na které ty ceny energií dopadly. Pomohli jsme adresně, konkrétně, a lidé to pociťují a vědí o tom. A ještě děláme k tomu i informační kampaň, aby všichni ti, kteří mají nárok na sociální dávku v důsledku cen energií, aby o tom věděli, mohli to využít a dostali se z problémů. To je inflace. A první signál, který můžeme dát a my jsme u vlády pět týdnů, tak nemůžeme vyřešit všechno, co se tu za poslední roky zanedbalo ale první signál, který vláda může dát, a ten je jasný je, že chce s inflací něco dělat. A to dělá tím, že lépe hospodaří, že šetří na výdajové straně, že šetří na provozu státu. To přece občané pocítí, protože se zbrzdí inflace a zbrzdí se znehodnocování peněz, které občany samozřejmě trápí. To, že je tu spousta dalších věcí, které se neřešily, od důchodové reformy po ceny bydlení, špatnou perspektivu pro mladé rodiny, kvalita vzdělávání a další věci, to všechno je pravda. Vším tím se bude naše vláda zabývat.

Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Pane předsedo, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, děkuji za tu otázku, protože pokud někdo poslouchá opravdu pozorně názory ostatních i názory vlivných zájmových skupin, ať už jsou to zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, profesní skupiny, reprezentanti podnikatelů, tak pokud to někdo je, tak jsem to já a naše vláda. My to neděláme jenom teď. My jsme se s profesními organizacemi vždy setkávali, i když jsme byli v opozici.

Já si vážím práce profesních skupin, ale i nevládních a neziskových organizací a dalších, kteří něco dělají pro společnost a reprezentují jejich segment. Udělali jsme i něco, co nebývalo zvykem při přípravě programového prohlášení vlády, a to je, že jsme jednali se zástupci zájmových skupin, reprezentanty jednotlivých svazů, oslovili jsme je, nechali jsme je napsat připomínky, ty připomínky jsme s nimi vypořádali.

Tím neříkám, že to jsou nátlakové skupiny. To dokážu dobře rozlišit, i když zájmové skupiny jsou někdy i v odborné literatuře označovány jako nátlakové skupiny a nemyslí se tím nic negativního.